Aby byla zaznamenána naše účast, všechny vás nyní odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Nevidím žádného přihlášeného. Ještě jednou si dovolím vás požádat o ztišení. Ptám se, kdo je pro? Proti?

Návrh byl přijat.

Pan poslanec Major bude hlasovat s kartou číslo 23. Ještě jednou vás chci požádat o ztišení, nyní se totiž dostáváme k pořadu naší schůze a myslím si, že se teď máte dozvědět celou řadu důležitých informací o průběhu schůze, takže prosím o pozornost.

Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu. Dnes, tedy v úterý 26. dubna, zahájit jednání body z bloku zákony první čtení, a to v následujícím pořadí: bod 23, sněmovní tisk 205 vládní návrh zákona o spotřebních daních, bod 22, sněmovní tisk 204 vládní návrh zákona o daních z příjmů, bod 21, sněmovní tisk 203 vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, bod 12, sněmovní tisk 150 vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků, bod 14, sněmovní tisk 163 vládní návrh zákona o zeměměřictví, bod 7, sněmovní tisk 174 vládní návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, bod 8, sněmovní tisk 139 vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů, bod 9, sněmovní tisk 175 vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a případně pokračovat dalšími body z bloku Zákony, první čtení.

Poté případně pokračovat body z bloku Zákony, prvé čtení, tam, kde skončí v úterý. Ve 13.30 pak zařadit pevně blok volebních bodů, tedy body 79 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, bod 80 Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, bod 81 Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic, bod 82

To je z mé strany vše. Nyní prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili vy, a ještě jednou žádám o ztišení, abychom slyšeli předkladatele přihlášené k bodům.

Prosím, máte slovo.